Takže zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro.

Proti? Hlasování končím. Návrh byl přijat.

Konstatuji, že návrh byl přijat. Tímto jsme se vypořádali s návrhy na změnu programu a dále budeme pokračovat podle již schváleného programu.